Děkuji.

Vážený pane ministře, já se na vás obracím ve věci postoje České republiky k nedávné volbě do orgánů Organizace spojených národů. Ve stručnosti. OSN má komisi pro práva žen. Jinak řečeno, na práva žen má mimo jiné dohlížet země, kde ženy například stále nesmí řídit automobil, bez povolení muže nesmí cestovat ani se vzdělávat. Je to země, která rovnoprávnost neuznává, snahy o práva žen potlačuje a obecně uplatňuje drakonické středověké tresty jako bičování a popravy mečem.

Členy této komise volí zástupci zemí, které jsou členy Hospodářské a sociální rady OSN. Tedy i Česká republika. Hlasování je sice tajné, přesto je zjevné, že pro Saúdskou Arábii muselo hlasovat minimálně pět členských států Evropské unie. Nejenom mě by asi zajímalo, jak hlasoval zástupce České republiky.

Odpověď, pokud ji zestručním, byla ve smyslu, že o hlasování neexistuje záznam, protože bylo tajné, a tím pádem ministerstvo nic neřekne. Vážený pane ministře, vláda této republiky je volena občany této republiky. Jim je také odpovědna a má zastávat jejich názory a jejich postoje. Podle našeho názoru tedy máme právo vědět, jaký postoj Česká republika a prostřednictvím našeho zástupce v OSN, tedy vlastně i každý z nás, v takto citlivé otázce zastává. Děkuji za odpověď. Děkuji. V osmé interpelaci paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana ministra financí Ivana Pilného ve věci kompenzace navýšení mezd řidičům. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovoluji si vás oslovit ve věci kompenzace krajů kvůli zvýšení mezd řidičů, kterou vláda nedávno přislíbila. Konkrétně jde o částku 420 milionů korun. Problém představuje skutečnost, že rozhodnutí státu navýšit mzdy řidičů nedopadá do státního rozpočtu, ale do rozpočtů krajských samospráv. Odhadem má jít o dvojnásobek slíbené částky, tedy přibližně 840 milionů korun. Polovinu nákladů tedy ponesou kraje na svých bedrech. Problém spatřuji v tom, že jde o peníze, které musí vynaložit jen jedna větev samosprávy, ta krajská.

Já to považuji za nepochopitelnou diskriminaci a skutečně nerozumím tomu, proč se jí tato vláda dopouští. Děkuji za odpověď. Děkuji.

Děkuji za slovo. Pane předsedající dnešní los byl ke mně opravdu štědrý, musím říct. Já bych především chtěl říct, že u krajů došlo za rok 2016 takřka k osmimiliardovému nárůstu daňových příjmů.

Zbývající část meziročního přírůstku lze přičíst převážně vlivu rostoucího inkasa sdílených daní.

Letos vláda k tomu z vládní rozpočtové rezervy přiklepla další peníze, což třeba kasu vyprázdnilo pro paní ministryni Valachovou, která přišla pozdě. Pokud se týká těch autobusů, tak z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo krajům přiděleno 420 milionů korun.

Zase upozorňuji, že díky podobných zásahům mohu citovat další je státní kasa, pokud se týká rezervy, na nule, což také odnesla paní ministryně Valachová se svou inkluzí.

Pokud ale peníze nezbudou, tak prostě ty peníze tam nejsou a pokus vložit je jako přílepek do zákona o rozpočtovém určení daní, který se bude odehrávat zítra, považuji za naprosto nehorázný. Protože za prvé do toho zákona to nepatří a za druhé to prostě vyvolá to, že za mnou přijde pan ministr dopravy, bude chtít ty miliardy nahradit, nebo to odnesou přípravy na stavby silnic, dálnic a I. tříd, které jsou už připraveny, kdy konečně příští rok se může začít stavět, a ty peníze se budou muset nějakým způsobem nahradit. Některé v zásadě velmi dobře, protože pro ně je dopravní struktura prioritou, jiné ne.

Potom samozřejmě silnice ve Středočeském kraji vypadaly tak, jak v současné době vypadají. Kodifikovat to v zákoně podle mě není správné a já, který rozhodně jsem příznivcem toho, aby rozpočtové určení daní bylo nastaveno takovým způsobem, aby směřovalo k těm, kteří vlastně jsou aby bylo decentralizováno, protože tam ty potřeby jsou daleko víc vidět a ty investice, nebo ty peníze jsou tam utráceny celkem rozumně.

Děkuji. Paní poslankyně a její doplňující otázka. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za odpověď, pane ministře, nicméně vy jste asi předběhl dobu, odpovídal jste na to, co se bude dít zítra, týkalo se to rozpočtového určení daní.

Možná k tématu se zeptám řekl jste, že 420 milionů je připraveno, a já se tedy ptám, kdy krajům bude tato částka vyplacena.